To, co mě ale v tom vládním návrhu pořád vadí, je ten zmiňovaný rejstřík, o kterém jsme tady vedli dlouhé debaty, který také považuji za nadbytečný. Chceli Ministerstvo školství mít nějaká data, může jednoduchým způsobem vytvořit dotazník. Věřím, že města a obce budou natolik korektní a seriózní, že ten dotazník, aby si Ministerstvo školství udělalo představu o tom, co je vlastně v dané chvíli prioritou, že jej vyplní, zašlou vám jej.

To si myslím, že by naprosto stačilo. A věřte mi, že se stejně v čase ukáže, že to je věc jenom toho, kdo si co na Ministerstvu školství prolobbuje, a že naprostá většina ty finanční prostředky nakonec neuvidí. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Zatím posledním řádně přihlášeným je paní poslankyně Anna Putnová, po ní pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, paní poslankyně. Dobré odpoledne vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane senátore, dámy a pánové. Senát se zabýval předlohou novely zákona podpory o sportu a skutečně se mu podařilo jednu z velmi kritizovaných pasáží odstranit prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Domnívám se, že tím ubyla byrokracie, kterou jsme tak kritizovali v prvním a druhém čtení při projednávání této novely. Bohužel, zůstávají tam další spory, které byly předmětem velké diskuse, ať už je to ten zmiňovaný rejstřík, a já se domnívám, že pokud bychom měli hodnotit tu novelu, měli bychom také mluvit o tom, co tam není. Jakkoliv koaliční smlouva měla mnohem větší ambice, které se týkaly podpory sportu, ať už se jedná o přípravu zcela nového zákona o podpoře sportu, tak také stanovení jasných kritérií pro rozdělování finančních prostředků, toto novela neobsahuje. Takže mluvímeli o tom, že se bude navyšovat rozpočet pro sport, je to na jedné straně nepochybně dobrá zpráva, na druhé straně se musíme ptát, jaká budou kritéria. Zda zůstaneme u těch stejných vyjednávacích taktik, které byly tak často předmětem kritiky v minulém období. Děkuji panu senátorovi, že se novelou zabývali, vylepšili tuto novelu, ale nevylepšili ji natolik, abych ji mohla podpořit. Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane poslanče. Hezké a příjemné odpoledne dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající.

Myslím si, že v Senátu je přece jen více senátorů, kteří mají zkušenosti s vedením samospráv.

A to, jak to tady říkali kolegové, ty plány budou ležet někde ve skříni, budou tam ležet pět let, deset let, dvacet let, třicet let a stejně se nebudou řešit, protože na to nebudou peníze. Tvrdím neustále, a znovu to připomenu, pokud se zvýší rozpočtové určení daní pro obce a města, obce a města si samy vytvoří sportoviště, vytvoří si kulturní prostory tak, aby mohly rozvíjet kvalitu života ve svých obcích a městech. Pozor!

Paní ministryni tady říkala o plánu rozvoje, že s tím souhlasí Sdružení místních samospráv.